Jestli chcete diskutovat, jděte do předsálí! Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající.

Tolik stručné shrnutí podstaty tohoto zákona.

Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedkyně, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 117/1. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Havránek a informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, já vám děkuji za slovo.